To je ten konflikt zájmů. Jestliže pan předseda vlády tady říkal, že zákon o spotřebce už přinesly vlády minulé, pak by ale měl dodat, že tady je konfliktní právě ta změna. Skutečnost, že nás Evropská unie nenutí k této změně, ta je pravdivá. A několikrát jsme se tady ptali členů vlády, aby doložili, že opravdu Česká republika má povinnost tu svoji kvótu, kterou má na biopaliva, vyčerpat do roku 2017.

Škodí přírodě, není ve prospěch pěstování potravin. A koneckonců my bychom sami, předpokládám, měli chtít, aby zemědělci dělali více potraviny a ne nepotraviny. Ovšem tímto zákonem říkáme pravý opak. Říkáme: Chceme, aby se zemědělcům místo krmného obilí vyplatilo více pěstovat řepku.

Tenhle konflikt zájmů, myslím si, je natolik zřetelný, že není možné k němu jen tak přihlížet. Přece jenom, přátelé, pět miliard, o kterých tady dneska je řeč celou dobu, nejsou malé peníze a mohly by se objevit jinde. Mohly by se objevit třeba zrovna v oblasti těch sociálních věcí nebo by se mohly objevit v oblasti, která by opravdu podpořila spíše zemědělce. Možná si pamatujete na naši diskusi tady na téma zelená nafta. Kolegyně, kolegové, chápu, že je to dlouhý den, a chápu, že nás čeká hlasování, takže sněmovna se zaplnila. Ale prosím, vytvořme důstojnou atmosféru pro poslední dva řečníky. Téma zelená nafta, to znamená daňové zvýhodnění paliva pro jistou část podnikatelské veřejnosti.

Poslanecká sněmovna toto odmítla a řekla: Ne, jen část zemědělců bude mít zelenou naftu, v žádném případě ne celá Česká republika a všichni občané. Už to byl podle mého názoru hrubý konflikt zájmů. Teď jsme jej prodloužili, nebo řeknu navýšili ještě o to, že dohodíme kšeft někomu bez toho, aniž by finanční prostředky sloužily opravdu České republice. Někteří ministři tady mluvili při obhajování tohoto konfliktu zájmů, že přinese 14 tisíc pracovních příležitostí. Ale ani jeden z nich nebyl schopen odpovědět kde, když ví, že řepka se pouze doveze a bude to jenom zvýšení objemu zpracování už v daných firmách, o kterých tady dnes byla řeč. Děkuji. A posledním vystupujícím zatím bude pan kolega Pleticha. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, předřečník mi krásně nahrál. Já si totiž dovolím navázat na sérii vystoupení, která asi tak před dvěma hodinami zde zazněla na téma biopaliva, daňové zvýhodnění. A já si dovolím vystoupit za samosprávy a dovolím si zde i uvést několik významných faktů, které zde dosud dnes ani v minulých dnech nezazněly.

A to prosím významnou měrou.

Pro naše rozpočty samospráv je to významná částka.

Autobusů, které využívají biopaliva. A rovněž tak se biopaliva využívají i v regionální osobní dopravě na Českých dráhách. Na tomto daňovém zvýhodnění totiž nevydělá žádný dopravce, ať už je to městský podnik, nebo soukromník. Existuje totiž systém kompenzace prokazatelné ztráty a veškeré tyto úspory se promítnou právě a jedině pouze do rozpočtů samospráv a v konečném důsledku i do ceny jízdného, které pak musí platit všichni cestující, ať už školního, produktivního nebo důchodového věku. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane kolego. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Mám zde faktickou poznámku pana předsedy Kalouska. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji za slovo. Jenom velmi stručnou reakci na připomínku pana poslance Pletichy. Rozpočty samospráv, do kterých to může dopadnout, jsou součástí veřejných rozpočtů a je to všechno bilance.

Vyjde nula od nuly a přestane být křiven trh.

V rámci jednotné bilance, protože veřejné rozpočty jsou jednotná bilance, to samozřejmě lze kompenzovat. Zeptám se, zda jsou ještě nějaké přihlášky do rozpravy. Není tomu tak a rozpravu končím. Tím pádem je před námi již a pouze hlasování. Připomenu, že podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě hlasuje po jménech. K přijetí usnesení, kterým se vyslovuje vládě nedůvěra, je potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců.

Předpokládám, že kontrola lístků byla provedena, a já nyní vylosuji poslankyni či poslance. Minule jsem vylosoval sám sebe, tak doufám, že to dnes dopadne jinak.